Proto si dovoluji formálně navrhnout, abychom tento návrh zákona vrátili zpět k projednání výboru. Budu velmi rád, když se výbor sejde co nejdříve, tak aby ten zákon mohl platit od Nového roku, abychom skutečně to nemravné zdražování, které kolektivní správci předvádějí, zarazili. Děkuji za pozornost. Já děkuji a nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Jak víme, tak novela autorského zákona měla za cíl především implementovat evropskou směrnici a implementační lhůta měla skončit k 10. dubnu 2016. Proto bych navrhoval, pokud projde návrh na vrácení do výboru, abychom zkrátili lhůtu na projednání na třicet dní. Je to dostatečná doba. Ano, já tento váš návrh eviduji. A nyní již prosím k mikrofonu pana poslance Vondráčka, který je řádně přihlášen do obecné rozpravy. Když jsem vyplňoval ten lísteček, abych se přihlásil do diskuse, tak situace byla poněkud jiná. Chtěl jsem využít obecné rozpravy k tomu, abych odůvodnil dva své pozměňovací návrhy, které se dotýkají stejné problematiky, a to je to vyjednávání s kolektivními správci a určení výše odměny, neboť v tuto chvíli, když jednání selže, tak určující je stanovisko kolektivního správce a on stanoví tu cenu.

V tuto chvíli se diskuse rozšířila, objevily se iniciativy, aby byly stanoveny limity a jasné principy pro stanovení ceny.

Nechme diskusi do příslušného výboru, a tím pádem vlastně i pozbývá smyslu moje přihláška do podrobné rozpravy, protože předpokládám, že po obecné rozpravě budeme hlasovat v tom smyslu, že se návrh vrací do výboru. Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Seďu, připraví se paní poslankyně Kovářová. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, tak jak se rozvinula diskuse, tak i já jsem měl připraveno několik poznámek, ale dovolte mi přesto pár jich tady říct, protože od samého počátku tvorby autorského zákona a tak dál já už jsem tady taky nějaký ten pátek, a vždycky, když se otevírala novela autorského zákona, ať už ze strany Poslanecké sněmovny, nebo ze strany vlády, tak vždycky jsem měl výhradu k tomu, že vlastně ten sazebník odměn, který kolektivní správce uvádí, je asi jediný, který není daný zákonem, není pod státním dohledem, což si myslím, že je špatně. Možná že můžeme poděkovat Ose a Dilii, že udělala to, co udělala, že najednou chtěla skokově zdražit a že se proti ní, proti nim ozvala taková nevole ať už ze strany obcí, tak ze strany provozovatelů apod. Takže jsem taky rád a podpořím vrácení návrhu zákona garančnímu výboru, ale přesto bych apeloval na pana ministra, jestli by nešlo opravdu tu garanci státu, aby se to dalo prostě pod dohled státu, aby tady nebyla ta svévole, upravit. Myslím, že to by mělo být v pořádku, protože veškeré poplatky, které platí občané nebo firmy, instituce, jsou dané zákonem. Děkuji a nyní s faktickou místopředseda Sněmovny Petr Gazdík. Prosím, máte slovo. Jsem připraven předložit pozměňovací návrh, který si myslím, že je i věcně příslušejícím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Autorské právo obecně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již v některých oblastech řeší a měl by to být on, kdo bude rozhodovat o maximální výši navýšení, které mohou OSA a další svazy uplatnit. Takže k tomu dojde a určitě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je podle mě tím pravým. Jak by bylo technicky stanoveno, kdo ten podnět bude podávat, kdy? Myslím, že na to máme zřízený úřad, a pokud mu jedna malá kompetence přibude navíc, vůbec nic se nestane. Děkuji. Další přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Kovářová, která je ale omluvena z odpoledního jednání, tudíž prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Tak pro jistotu se k těm pozměňovacím návrhům jenom přihlásím a pak bych teprve o tom informoval. Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Fischerová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, mám tedy na to necelé dvě minuty, takže budu taky stručná.

Detailně jsme některé věci probírali.

Já nebudu víc mluvit, spíš chci říci a vyjádřit svůj pohled na autorský zákon, že i my podpoříme vrácení zpět garančnímu výboru. Já děkuji. S faktickou, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, já se ani nedivím Svazu měst a obcí, že je proti, protože to navýšení 50 % za poplatky Ose předpokládám, že se samozřejmě chytnou i ti další, kteří vybírají tyto autorské poplatky, a nic proti autorským poplatkům, ale zvyšování takto skokově, to je opravdu, chci říci nehorázné. Myšleno tím, že každý nový mobil, který bude prodán, tak bude zatížen určitým poplatkem a ten poplatek půjde Ose.

Děkuji. Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž obecnou rozpravu končím. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne.